Ale my nenavrhujeme žádnou jednorázovou dávku, ale trvalý pevný sociální tarif pro všechny občany České republiky a pro všechny společnosti, které u nás podnikají, a to na výrobu a distribuci elektřiny. Žádné další přirážky a mezistupně, žádná další energetická lichva. Tento náš návrh zákona obsahuje ještě další, velmi podstatná opatření. Hlavním z nich je povinnost všech českých výrobců elektřiny nabídnout tuto komoditu nejprve na českém vnitřním trhu, českým spotřebitelům, českým domácnostem a firmám. Až teprve případné přebytky umístit na komoditní burzu v Lipsku, ne naopak, jako je tomu nyní, což je zároveň i klíčový důvod astronomických cen elektřiny pro konečné spotřebitele, protože jedna kilowatthodina elektřiny, která se vyrobí v intervalu 25 až 50 haléřů a to podle toho, jestli jde o jadernou, nebo uhelnou elektrárnu se pak kvůli přeprodeji na lipské burze a po započtení poplatku za distribuci daně z elektřiny, DPH a výpalného solárním baronům a spekulantům vrací našim odběratelům za cenu blížící se 10 korunám za kilowatthodinu. Dle aktuálních cen na lipské burze, kde se obchoduje pouze podstata, to znamená takzvaná silová elektřina velkoobchodně do zásoby, budou konečné ceny příští rok ještě vyšší, přes 10 korun. To je ale přece naprosto šílené. Přitom v České republice neexistuje žádný důvod, proč by se měly zvyšovat ceny elektrické energie.

To je základní příčina energetické drahoty v oblasti elektřiny a nezalepíme to žádnou sociální jednorázovou dávkou. Ale říkám zde, pane ministře, že podle SPD je to nedostatečné.

To znamená, nikdo to vůbec nezaznamenal. Za 30 korun, Poláci i Maďaři, my za 50. To přece musí zvedat ceny všeho, protože veškeré zboží vozíte. To prostě zvyšuje inflaci. Navíc povinnost nabízet produkci elektřiny nejprve na komoditní burze v Lipsku jejím českým výrobcům nenařizuje žádný právní předpis Evropské unie, to je všeobecně zažitý omyl. Motivací ČEZ a dalších producentů je výhradně maximalizace jejich zisku a dividend. Ale já bych se tady, na rozdíl od všech, chtěl zastat ČEZ. ČEZ je polostátní firma, kde 70 % vlastní stát, je ovládaná Ministerstvem financí nebo je v kompetenci ministra financí.

Musí zasáhnout stát jakožto většinový akcionář této společnosti. Přednostní prodej českým spotřebitelům za dostupnou cenu si musí vynutit. Ale já bych řekl, že z hlediska slov premiéra vlády a ministra financí je to velmi jednoduché. To vynucování nebude vynucování. Prostě vláda premiéra a ministra financí řekne: Pane generální řediteli, bude to tak. A já vám garantuji, že to tak bude, podobně jako to udělala slovenská vláda u Slovenských elektráren, přestože v nich drží pouze minoritní podíl, asi 30 %. Kde je prostě vůle, tam je cesta. Je důležité ale říct, že u této věci, u sociálního tarifu, abychom neporušili obchodní zákoník, je potřeba vykompenzovat minoritní akcionáře.

Ale já bych se nehrbil prostě je musíme vykompenzovat. Je to otázka zákona. I přesto letos bude mít ČEZ zisk kolem 100 miliard. Na Slovensku totiž provedli jednoduchou, ale přitom velmi sofistikovanou operaci.

Já bych použil jedno známé přísloví.

Od krize ke stabilitě, co se týče hlavně energetiky.

Já vám z toho řeknu jenom prvních pět bodů.

Tak to řekněte také nahlas. Za druhé, odstoupení od systému emisních povolenek, kšeftování s ekonomickou komoditou, které vysává a zvyšuje cenu energie o 30 až 50 %.

Za čtvrté, obnovení národního importéra plynu. Udělat dlouhodobý kontrakt pro Českou republiku a nekupovat to za 30 korun od Němců, když to stojí 6 korun, nebo stálo 6 korun.

Všechno, co mělo nějakou cenu, se v minulosti prodalo.